Dobrý den. Dovolte mi jako velkému odborníku v oblasti financí uvést velmi stručně, o čem ten zákon je. Poplatkovým subjektům se nově výslovně umožňuje podat žádost o vyměření místních poplatků. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane navrhovateli. Otevírám rozpravu a zeptám se, zda má zájem pan zpravodaj o vystoupení? Prosím, pane zpravodaji. Krásný dobrý den. Nicméně s ohledem na procedury Poslanecké sněmovny si zde dovolím seznámit s průběhem probírání tohoto tisku, ať už zde na plénu Poslanecké sněmovny, nebo ve výborech, protože opravdu tímto tiskem se zaobíráme už v podstatě od začátku tohoto roku, neboť prvé čtení proběhlo 11., respektive 12. ledna 2023, následně rozpočtový výbor tento návrh projednal 19. ledna a poté 15. března. Co se týče projednávání ve výboru ještě předtím, než jsme tedy došli ke stanoviskům, která máte před sebou jako usnesení 307/4, v podstatě všechny tyto pozměňující návrhy jsme probírali na půdě rozpočtového výboru dokonce dvakrát, vyjma tedy pozměňovacího návrhu, který naleznete pod písmenem A1, A2 paní kolegyně Elišky Olšákové, který se týká poplatku za zhodnocení stavebního pozemku a možnosti jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, rozšíření i na pozemky, které se stavebním pozemkem stanou teprve v budoucnu.

Pozměňovací návrh B3 Zuzana Ožanová poplatek ze psů, zpřesnění věkové hranice ve vztahu k limitu pro sníženou sazbu poplatku nesouhlasné stanovisko.

Posledním pozměňovacím návrhem, který si zde ještě dovolím zmínit na základě usnesení rozpočtového výboru, je návrh C1 představený panem poslancem Zborovským ve druhém čtení. Zde dochází ke zvýšení limitu sazby poplatku za komunální odpad. Zde rozpočtový výbor po diskusi přijal souhlasné stanovisko. Následně jsem byl já jakožto zpravodaj zmocněn, abych vás seznámil takto s usnesením rozpočtového výboru, což jsem učinil, a těším se následně na hlasování. Děkuji za pozornost.

Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. Já se v podstatě vyjádřím k tomu jedinému pozměňovacímu návrhu, kde bylo přijato výborem kladné stanovisko. My jako zástupci hnutí ANO v rozpočtovém výboru jsme pro něj nehlasovali.

Musím říct, že jsem z tohoto pozměňovacího návrhu velmi znepokojen a nesouhlasím s ním. Každý, kdo pro tento pozměňovací návrh zvedne ruku, se v podstatě rozhodne opět zvýšit náklady na život občanů, přestože již v minulých týdnech vláda představila konsolidační balíček, který zatěžuje občany vyššími daněmi, omezuje jejich benefity a snižuje růst důchodů. Je těžké přijmout, že se tento trend zvyšování nákladů na život pro občany ze strany pětikoalice neustále opakuje.

Je možné vybrat poplatek paušální, poplatek za objem nádoby nebo poplatek za hmotnost odpadu.

V této těžké době, kterou procházíme, bychom měli mít na paměti, že je naší povinností chránit občany a pomáhat jim. Zvyšování poplatku za základní služby, jako je svoz komunálního odpadu, je v přímém rozporu s touto zodpovědností. Domácnosti již nyní čelí vysokým životním nákladům, a tak další zatížení jejich rozpočtu může mít negativní dopad na jejich finanční stabilitu a kvalitu života. Nemůžeme přehlížet skutečnost, že vysoké poplatky za komunální odpad mají vliv na finance rodin a jednotlivců. Pro mnoho občanů je zvýšení těchto poplatků nepřijatelné a může představovat další finanční zátěž, se kterou se budou muset vyrovnat. Zejména pro ty nejzranitelnější skupiny, jako jsou důchodci, rodiny s nízkými příjmy, samoživitelé nebo nezaměstnaní, může být zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu velmi obtížné a přijatelné. Vláda by měla hledat jiné cesty, jak řešit problémy veřejných financí, a neměla by je přenášet na bedra občanů. Existují přece jiné způsoby, jak zlepšit efektivitu a hospodárnost ve veřejném sektoru, které by mohly přinést úspory a snížit potřebu zvyšování poplatků. Je třeba hledat alternativní zdroje financování, které by nezatěžovaly přímo občany, ale například by se zaměřily na zvýšení efektivity veřejných institucí, snížení administrativní zátěže nebo optimalizaci veřejných výdajů. Vážené kolegyně, vážení kolegové, není správné přenášet další břemeno na občany, kteří již nyní čelí těžkostem a finančním výzvám. Vláda by měla více naslouchat potřebám občanů a hledat způsoby, jak jim pomoci, nikoliv je jen zatěžovat dalšími náklady. Děkuji za pozornost. Také děkuji a mám zde tři faktické poznámky. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo. Budu velice stručná, já bych jenom chtěla doplnit svého předřečníka.

Nebo kde se ten skvělý nápad vyrojil? To je jedno. Tak mně jenom jde o to, kde se to vzalo nebo na základě čeho jste přišli na tuto částku? Děkuji za odpověď.

Děkuji, pane předsedo.